O jistotu, nebo protlačování svého, že každý rozpočet, který zrovna není připraven v dílně pana emeritního ministra, je špatný?

Protože tady neexistuje závazek. Je nová Sněmovna, předchozí vláda plánovala, jak snížit deficit i na nulu rekordním tempem. Ona sama pak uznala, že to do roku 2016 nestihne, ale tato Sněmovna, možná ani budoucí vláda takový závazek nemá a pro nás je dostačující, že pod 3 % se nevejdeme, tedy nedostaneme do režimu řízení o nadměrném schodku, a že tudíž, i kdybychom náhodou přijali třeba fiskální kompakt či jakékoli jiné opatření, tak nám nic negativního v tomto smyslu nehrozí.

Takže když to shrnu, celkově tento návrh není dobrý, chybí tam dostatečná prorůstová politika. O zefektivnění veřejné správy nemá cenu jen tak žvanit, ale je třeba ho konkrétně udělat, a to se nedělá při čtení základních čísel v rozpočtu a bude to trvat. Protože to znamená nastavit konkrétní pravidla. Nedáte najíst, jste veřejná správa, nenaplní své určité kompetence, vznikne poptávka, která se uspokojí tehdy, až když peníze budou, máte takový jojo efekt, nebo bumerang efekt, který se neustále bude reprodukovat. Je tedy jasné, že zázraky se dělat nedají. Strukturálně se můžeme podívat na rozpočet v rámci velmi zkráceného ano, toho jsem si vědom druhého čtení.

To je dost podstatná věc, protože pokud se toto avizuje, tak by to mělo být řečeno s jistou řekněme politickou autoritou, protože i my si myslíme, že nelze čekat se vším až na rozpočet v roce 2015.

Protože by bylo dobré, aby ta komplexní novela byla i šířeji konzultována, protože by to skutečně mělo vázat i na jakýsi náznak budoucí nové lepší hospodářské strategie.

Nestalo se.

A k tomu bych rád slyšel nějaké podrobnější vysvětlení, protože i to padá na misku vah, proč v prvním čtení nechat vlak jet, nekomplikovat to nějakými odklady. Je úplně jedno, jestli 105, nebo 99.

A koncepčněji je třeba si vyříkat, jak bude řízena celá hospodářská politika. To je zadání, jestli na to stačí zřídit místopředsedu vlády, to už tady bylo. Pamatuji, kolega Mertlík byl místopředseda bez portfeje, udělal učené přednášky, jak se dělá hospodářská politika, a tím zhruba končil, protože neměl páky. Ale myslím si, že koncepční změna by se měla připravit. Těším se na ni a doufám, že bude konzultována nejenom v rámci vlády či jejích tichých odpůrců, ale i napříč celým politickým spektrem.

Děkuji za pozornost. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ze seznamu přihlášených do rozpravy jsem pochopil, že jste s úlevou vzali na vědomí naše prohlášení, že nebudeme dělat obstrukce, a proto už se raději nechcete přihlašovat do diskuse, protože je pátek odpoledne, je pokročilá doba, všichni chtějí domů.

Takže já přesto děkuji, že jsem dostal slovo, pravděpodobně jako poslední přihlášený do diskuse, a dovolte, abych stručně okomentoval návrh zákona o státním rozpočtu v prvním čtení a abych předložil návrh TOP 09 na změnu základních parametrů.